Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní poslankyně Věra Kovářová a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jan Klán.

Paní navrhovatelka má zájem vystoupit. Prosím, paní navrhovatelko. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes máme před sebou tentokrát už ve třetím čtení návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dovolte mi, abych vás jako zástupkyně předkladatelů seznámila s tím nejdůležitějším, co dnešnímu dni předcházelo a co má význam pro dnešní hlasování. Tedy za prvé. Základem návrhu je v současnosti komplexní pozměňovací návrh, který vychází z výsledků vyjednávání mezi Ministerstvem dopravy, zástupci Svazu měst a obcí a v neposlední řadě námi jako zástupci předkladatelů. Tento pozměňovací návrh jsem si osvojila a následně byl výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj přijat. Stejně jako původní předloha má uvedený komplexní pozměňovací návrh jednoduchý cíl usnadnit žadatelům o řidičský průkaz život. Hlavně těm žadatelům, kteří studují nebo cestují za prací, případně se z jiného důvodu zdržují mimo místo svého trvalého bydliště. Uvedu příklad ze své elektronické pošty. Před časem mi jeden student z Moravy napsal cituji: